84.

Nyní prosím, aby předložený návrh uvedl navrhovatel pan poslanec Jan Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Předkládám tuto novelu ve třech základních změnových bodech. Hlavním principem navrhované právní úpravy navrhuji zvýšit sazbu odvodů z loterie a jiných podobných her.

Nově tedy bude dílčí odvod z výherních loterií, přístrojů a jiných technických zařízení mezi rozpočty obcí a státním rozpočtem v poměru 60 ku 40 ve prospěch obcí. Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s právem Evropské unie a respektuje všechny závazky, které pro Českou republiku v této oblasti z členství v Evropské unii vyplývají. Pro tento návrh budu navrhovat zkrácení doby pro projednávání ve výboru 50 dní. Tato novela zákona je pouze dílčí krok všeho toho, co se zavázala tato vláda učinit.

Je pravdou, že všechny kategorie loterií a hazardních her nejsou ve stejné ekonomické hladině. Věřím tomu, že kurzové sázky a číselné loterie mají ekonomiku jinou, než jsou hrací automaty a ostatní hazardní hry. Mají i jinou společenskou problematiku a mají i jiné dopady do celé společnosti. Toho jsem si vědom, proto je toto navýšení opravdu velice mírné a myslím si, že v této době snesitelné. Oproti 25 % celkového navýšení daně se navyšuje poplatek za říkáme tomu železo a den. To znamená za jeden hrací automat a den v provozu z 55 na 110 korun. To si myslím, že je už první krok nejenom k tomu vybrat víc daní, jak nám je podsouváno, ale je to i krok k tomu, aby došlo k určité redukci, resp. koncentraci těchto hracích automatů do již přijatelných podob.